Musím zde také připomenout, že velvyslanci Spojených států amerických, Británie, Kanady, Jižní Koreje a Norska otevřeným dopisem vyzvali českou vládu, aby zintenzivnila plnění protikorupčních závazků obsažených v koaliční smlouvě a podle mezinárodních závazků. Zde statistická čísla v roce 2013 skončila Česká republika v celosvětovém pořadí na nelichotivém 57. místě a v loňském roce na místě 53., což nepovažuji zrovna za lichotivé hodnocení. Vážené kolegyně a kolegové, tolik asi ve zkratce k mým dvěma pozměňovacím návrhům. A ještě než se rozhodnete, jak budete o těchto návrzích hlasovat, tak se s nimi prosím alespoň seznamte a zamyslete.

Děkuji. Nyní pan poslanec Marek Benda také v podrobné rozpravě se svým návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.